Přesto se podařilo resort alespoň částečně stabilizovat, přizpůsobit se období recese tak, aby jím prošel s minimální újmou. Podařilo se to i díky hledání alternativních zdrojů financí, jako např. odprodej nepotřebného nemovitého majetku, který za poslední čtyři roky představuje výnosy ve výši cca 4,3 mld. korun. Další pokles rozpočtového rámce je však již velmi problémový. Celkový limit výdajů státního rozpočtu v kapitole Ministerstva obrany na rok 2014 je vládou navrhován ve výši 42,7 mld., což odpovídá podílu výdajů kapitoly Ministerstva obrany na HDP ve výši 1,11.

Tento nárůst by umožnil sice pouze částečnou, avšak alespoň nějakou sanaci deficitu nakumulovaného v předchozích letech. Návrh rozpočtu na rok 2014 dával Armádě České republiky jistou naději, že dochází k obratu smutného trendu posledních let. Rozpočtový výbor však přichází s návrhem, jenž dostává Ministerstvo obrany do ještě horší situace než té, které Ministerstvo obrany muselo čelit v letošním roce. Chci a musím na tento krok upozornit, protože z vlastní zkušenosti velmi dobře vím, že to pro jakékoli vedení resortu Ministerstva obrany i pro armádu jako takovou bude složitá situace mající negativní dopad i na obraz České republiky jakožto spolehlivého partnera v rámci spojeneckých organizací. Vedle samotného návrhu rozpočtového výboru musím zmínit rovněž negativní dopad nedávné devalvace měny ze strany České národní banky, která bude pro Ministerstvo obrany znamenat v příštím roce další náklady, a to je u stávajících závazků, ve výši cca 300 mil. korun. Vedle samotného faktu, že je zde snaha o další snížení obranného rozpočtu, je ještě horší skutečností, že v těchto úsporách nemůže Ministerstvo obrany rozhodnout samo, a to s ohledem na oblasti, v nichž již k úsporám došlo. Zmíněná restrikce by se měla týkat výhradně vybraných běžných výdajů, což by mělo konkrétní dopady na ryze základní funkce, které armáda plní.

Uvedu jen několik případů. Právě na příští rok jsou plánovány generální opravy a nákupy náhradních dílů pro vrtulníky V3A Sokol, bez nichž by nebylo nadále možné zajistit leteckou záchrannou službu ze strany Armády České republiky. V důsledku toho, že by nemohly být provedeny předepsané práce např. na malých dopravních letounech, muselo by dojít ke snížení počtu výcvikových hodin na kritický stav a byl by tak ohrožen výcvik a příprava pilotů. Armáda by nebyla schopna zajistit také dostatečné množství výstrojních součástek pro své příslušníky, přičemž výstroje by se nedostávalo nejenom pro nové rekruty, ale ani pro ty, kteří jsou v činné službě a připravují se pro službu v zahraničí. Velmi složitá by byla i situace v oblasti pohonných hmot, neboť armáda se v současné chvíli nachází na minimu požadavků PHM pro výcvik zejména letectva. Pokud by došlo ke krácení běžných výdajů, znamenalo by to rovněž negativní dopad na nákup dalších položek, např. munice, což by ohrozilo rovněž náš závazek vůči alianci při účasti na výstavbě bojového úkolového uskupení, což je zcela bazální úkol České republiky jakožto spojence. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jen stručně jsem se snažil nastínit stav, v jakém se naše armáda nachází, a důsledky, jaké bude mít další omezování finančního rámce Ministerstva obrany. Představitelé resortu dlouhodobě upozorňují, že nejhorší pro naši armádu je nejistota, v níž se v posledních letech pohybuje. V současné době na Ministerstvu obrany probíhají finální práce na střednědobém výhledu resortu, který je realistický a nabízí udržitelný stav schopností Armády České republiky v dalších letech. Tato předvídatelnost však není možná, pokud bude docházet k podobným skokům, jaký by znamenalo přijetí návrhu rozpočtového výboru. S podobnými skoky nedojde ke stabilizaci resortu Ministerstva obrany. Byla by narušena naše důvěryhodnost ve vztahu k Alianci a spojencům, neboť by tím došlo k dalšímu podkopávání principu solidarity, jehož posilování je zdůvodňováno v současné době zejména zvýšením podílu Evropy na obranných výdajích. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu ministru obrany. A pokud zde nejsou další přihlášky s přednostním právem, tak prosím kolegy řádně přihlášené do podrobné rozpravy. Prvním bude pan poslanec René Číp, připraví se pan poslanec Adolf Beznoska.

Zdůvodnění tohoto pozměňujícího návrhu je prosté. Vzhledem k rozhodnutí České národní banky změnit kurz koruny a vzhledem k tomu, že dvě třetiny rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí jsou účtovány v devizových platbách, je pro řádný chod ministerstva nutné navýšit položku ministerstva na krytí kurzových ztrát tak, abychom ministerstvo kvůli rozhodnutí České národní banky nepřivedli do problémů. Jen upozorňuji, že kurz koruny je v rozpočtu kalkulován ve výši 26 korun za euro a dnes již víme, že se hodnota eura pohybuje kolem 28 korun. Děkuji vám. Pan poslanec Beznoska, připraví se paní poslankyně Putnová. Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, velmi stručně.

Nechci opakovat debatu o tom, kdo šetří, nebo nešetří. Já bych se zaměřil na trošku vysvětlení pozměňovacího návrhu, který v tom balíčku přednesl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, a sice to opatření, které se týká Ministerstva práce a sociálních věcí.

Krátké vysvětlení. Tato oblast je dlouhodobě poddimenzovaná.